Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 1029/3. A já se ptám paní navrhovatelky, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Není tomu tak.

Dobré dopoledne, vážený pane předsedající, dámy a pánové.

Tím prvním je například příspěvek na péči, který dobře nastaven by mohl posloužit stejnému cíli, ale o tom ten návrh není. Takže bych se věnovala svým, nebo našim pozměňovacím návrhům.

A potom jsou to důvody na straně zdravotních zařízení, která již nyní čelí obrovskému tlaku, mnohdy pracují opravdu na hranici svých kapacitních a personálních možností. A samozřejmě je tu i nákladovost. A ta nákladovost je tady, nejen co se týče dávky samotné. Ta nákladovost opět souvisí i s komplikacemi, které zbytečná hospitalizace, neindikovaná hospitalizace může přinést. A je tu ještě další důvod. To se týče kompetencí, které lékaři mají.

Přitom se započítává den přijetí i den propuštění.

Takže já bych vás poprosila o podporu těchto pozměňovacích návrhů a děkuji vám za pozornost. Já vám děkuji, paní poslankyně. Jako další v rozpravě vystoupí pan poslanec Vilímec.

Nicméně neodpustím si několik poznámek.